Ano, za první dva měsíce jsme nevybrali z titulu předzásobení tabáku 16,6 mld. spotřební daně. Rozpočet se vyvíjí podle plánovaného rozpočtu tak, jak jsme ho schválili.

Takže to jsou všechno podvodné sítě firem, které nás okrádají o peníze.

Velice pochybuji, že pan Janeček mluvil o zlodějích.

Já bych rád tedy využil tuhle příležitost, neboť vidím, že elektronická evidence tržeb je strašně populární, každý o tom mluví a málokdo skutečně ví, o co jde. To znamená, proč zavádíme elektronickou evidenci tržeb?

Proto těm nepoctivým chceme vzít jejich konkurenční výhodu. To je důvod, proč zavedení elektronické evidence tržeb podporují všechny podnikatelské svazy.

Zatížíme podnikání další administrativou. Nezatížíme! Nejsou to registrační pokladny. Odeslání datové zprávy o tržbě a tisk účtenky budou stejně složité, jako je platba běžnou platební kartou. Většinu podnikatelů, kteří platí daně, to nebude stát nic, protože náklady na pořízení softwaru a v Chorvatsku dokonce byly softwary zdarma na síti, kde si to mohli stahovat si odečtou od daně z příjmů. Ti, kteří nemají pokladny, které se dají napojit elektronicky, tak náklady na jejich pořízení jsou skutečně minimální. Jestli vyženeme podnikatele na úřad práce. Objevuje se argument, že právě vyšší daně, tedy ty, které se mají podle zákona odvádět, povedou k likvidaci podnikatelů. Pokud máme daně nastaveny příliš vysoko, je nutné daně snížit. Já si myslím, že platit daně je rozumné a normální. Jedna z velkých debat u evidence tržeb: Co se stane, když nepůjde internet? Nestane se nic. Pokladny budou dál vydávat účtenky, zákazníci budou v klidu nakupovat a data se odešlou, až internet naskočí.

Takže už dnes hrajeme na nervy těm, kteří tržby nepřiznávají. Vědí totiž, že daňové povinnosti lze kontrolovat několik let zpátky. Povinnost elektronicky evidovat tržby budeme zavádět postupně, takže zatím jsme navrhli jenom restaurace a maloobchod. To je 50 % z celkového počtu subjektů, kterých se to týká. Takže u každého sektoru zvážíme přínosy a náklady a na drobné řemeslníky, kadeřnice atd. se elektronická evidence tržeb vztahovat nebude.

Je to dlouhodobý proces. Potenciál tam vidíme asi 30 mld. Jak se to bude kontrolovat? Chceme změnit očekávání podnikatelů i zákazníků. Vystavovat účet by mělo být normální. Když se budou vystavovat účty, kontrola nebude třeba.

Když zákazník vystavenou účtenku nechá na pokladně, systém to nijak neohrozí, neboť data již budou odeslána. Samozřejmě, můžeme vybírat daně jako dřív. Vždy když státu chyběly daňové příjmy, zvýšil daně zaměstnancům. Nikdo se neptal zaměstnanců, jestli zaplatili daně. Oni platí 128 mld. a z každé výplaty zaplatí daň bez řečí. Tak proč by měli platit jenom zaměstnanci a proč bychom neměli platit všichni? Takže já si myslím, že vybírat daně jako dřív mi nepřipadá spravedlivé, a proto to chceme změnit.

Když budeme mít kontrolní hlášení, tak samozřejmě počet kontrol bude podstatně menší a naopak to firmám ulehčíme. A v Čechách je vícero firem, které podnikají na Slovensku, kde to mají, a dělají to běžně a vůbec je to nezatěžuje a naopak si na to zvykly a data, která tam jsou, už stejně dělají seznam faktur. Seznam faktur se jenom vlastně zkoncentruje a softwarem se přenese, takže ten náklad práce je velice malý.